Já děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické, už tři faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Kasala, připraví se pan poslanec Huml, potom pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, já jsem se zájmem vyslechl příspěvek svého kolegy z regionu, ale musím s ním zásadně nesouhlasit. Nejen jako lékař, ale jako dětský lékař musím říct, že zrovna dneska v rozhlase se probíralo to, jakým způsobem se zvyšuje alkoholismus, a myslím si, že v tomto máme obrovskou tradici nejenom v dospělé populaci, ale i v té dětské populaci.

Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Humla. Děkuji. Dobrý den.

Uvedu příklad z praxe.

Máte pocit, že jste neomylní, že jste neodvolatelní, prostě je to o tom, že ta rozlišovací schopnost je snížena. To je prostě fakt. Navíc druhý příklad, velmi podobný.

Nechci tím polemizovat s vámi nad ničím jiným, než nad tím, že i tím jízdním kolem jste schopni způsobit následky na zdraví, dokonce i na životě.

Prosím, máte slovo.